Zeptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Paní poslankyně Hnyková. Potom vystoupí pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové.

Novelu i pozměňovací návrhy jsme probírali jak ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, tak ve výboru pro sociální politiku.